Návrh zákona, kterým se výslovně mění ústava, vyžaduje ke svému přijetí dvoutřetinovou většinu odevzdaných hlasů, která představuje alespoň jednu polovinu všech oprávněných voličů.

nebo ukázal jsem vám dva případy dvou zemí demokratických, západních, je to Francie a je to Německo.